To znamená, že většina těchto lidí podle této smlouvy zdaňuje v České republice, myslím teď české občany samozřejmě. Dokonce tento typ smlouvy má Česká republiku uzavřený s celou řadou jiných zemí, podobný a stejný typ smlouvy na stejném principu má uzavřený velká řada zemí EU, třeba i včetně Slovenska. Teď je tady všechny nemám.

To znamená, že tito lodníci podle této smlouvy měli v devadesáti procentech, protože většina z nich má středisko trvalých zájmů v České republice, měli zdaňovat odjakživa v České republice.

A ten případ je každý případ jiný, protože oni zase měli předložit potvrzení o tzv. domicilu. Finanční správa, pokud tyto případy zjistila ona je nemá šanci zjistit. To jsou zaměstnanci.

Když jsme zjistili tento problém, okamžitě jsme nějakým způsobem začali jednat s lodníky, s Finanční správou, aby se to vyjasnilo.

Zavedli jsme celou řadu opatření. Nicméně zavedli jsme možnost promíjení sankcí. Tu daň prominout nelze. Psali jsme, odpovídali jsme na dopisy.

Takže zavedli jsme, nebo Finanční správa zavedla opatření značného prominutí sankcí.

Ale přesto se zavedlo pravidlo, že se v maximální možné míře bude povolovat splátkování. A zase sankce vyplývající z toho splátkování, tam je úrok, tak ten se bude také v maximální možné míře promíjet. Takže se skutečně udělalo, co se v rámci legislativy udělat mohlo.

Apelovali jsme a žádali jsme, a bylo nám to přislíbeno, že budou ty věci vyřizovat promptně. To znamená, že pokud nám dodají doklady a uvedou, že to podezření mají, tak my se obrátíme na holandskou stranu a budeme žádat v rámci dohadovacího řízení narovnání a úpravu.

Problém je ten, že v Holandsku je tzv. zdanění, které je vlastně dáno podle jednotlivých pásem, progresivní.

Myslím daň z příjmu.

Já budu rozhodně proti tomuto návrhu, a to zejména proto, že je nesystémový.

Pro příjmy ze zahraniční a všem ostatním se to takto nechalo. Potřeba si to zapamatovat.

Ale samozřejmě do budoucna i tento návrh by se jich týkal pro futuro, nikoliv zpětně.